V okamžiku, kdy jsou zákonné důvody pro ukončení pobytu v detenčním zařízení, pak jsou uprchlíci buď tedy propouštěni, nebo jsou vraceni do států, kam by měli být vraceni podle schengenských pravidel. Bohužel ta praxe vracení prochází v posledních měsících těžkými zkouškami, ne vždy se to daří, ale mohu potvrdit, že neustále fungují tato pravidla mezi námi a Slováky, fungují mezi námi a Rakouskem. To znamená, dochází k tomuto. Anebo pokud jsou vážné důvody, tak samozřejmě tito uprchlíci zůstávají v detenčním zařízení. Vesměs těmi vážnými důvody mohou být důvody, které se týkají bezpečnostních hledisek. Jistě jste zaznamenali také statistiku, která je zveřejňována ze strany Ministerstva vnitra. V posledních měsících klesá počet uprchlíků, kteří jsou umístěni v detenčních zařízeních, což potvrzuje fakt, že se snažíme, aby tam ti lidé nebyli zbytečně v okamžiku, kdy samozřejmě nejsou žádné zákonné důvody pro to, aby tam byli zadržováni. Nicméně myslím si, že máme právo na to, abychom u lidí, kteří nelegálně překročí hranice, je podrobili našemu režimu, který v České republice definují zákony. Tyto zákony nejsou v rozporu s pravidly platnými v Evropské unii.

Ale mně se jednalo o jiný aspekt tady tohoto a tím je negativní dopad na obraz České republiky.

Děkuji, vážený pane poslanče, to byla hodně dlouhá věta k dokončení. Mluvil jsem z hlediska vracení o Slovensku a Rakousku, protože mám přesně informaci o tom, jaká je statistika vracení směrem k Maďarsku. Proto jsem ho neuváděl jako příklad funkčních vztahů. Funkční vztahy zůstaly zachovány vůči Slovensku zejména a vůči Rakousku. Ten počet migrantů, který k nám přechází z Polska a byli zadrženi, je minimální. Čili tolik tedy k této záležitosti. Jinak já si myslím, že nikdo nemůže označovat Českou republiku jako za zemi, která by byla obecně nepřátelská vůči cizincům. Opět máme mnohem větší procento cizinců, než má třeba Slovensko nebo některé další země ve střední Evropě.

Ale Ukrajinci, Rusové, Vietnamci významné národnostní menšiny, více než 4 % obyvatel tvoří cizinci. A nemyslím si, že by naše země byla známa v zahraničí jako stát, kde dochází ke konfliktům mezi majoritní populací a těmito národnostními menšinami. Já si myslím, že u naprosté většiny z těchto lidí došlo k jejich dobré integraci do naší společnosti, a bych byl velmi rád, kdyby tomu bylo i nadále. To napětí vzniká samozřejmě v okamžiku, kdy dneska do Evropy ve velkém množství přicházejí lidé, kteří přicházejí z oblastí, které jsou velmi kulturně a nábožensky odlišné. Jsou velmi kulturně a nábožensky odlišné od těch zkušeností, které zatím máme s těmi cizinci, kteří k nám přišli například za posledních 25 let, usadili se tady a integrovali. Současně vedle této odlišnosti vidíme, jak často se nepovedla integrace těchto lidí v zemích západní Evropy. Tohle jsou dva faktory, které myslím stojí za to, abychom o nich dále diskutovali.

Pokračujeme interpelací pana poslance Petra Bendla, ale nevidím ho tady, takže jeho přihláška propadá.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, dovolte mi, abych se na vás obrátil s ústní interpelací týkající se uprchlických kvót. Podle existující analýzy Ministerstva vnitra bylo hlasování kvalifikovanou většinou v této věci na úrovni ministrů vnitra v rozporu s evropským právem. Ministr vnitra tady tvrdil, že má jasnou analýzu v tom, že Evropská unie jednala v rozporu s právem. V důsledku toho možná i premiér Slovenska řekl, že se v tomto ohledu obrátí na Evropský soud. Chci vědět, zdali tak učiní i Česká republika, anebo nikoliv. V případě že nikoliv, prosím o odpověď proč, jestliže jsme byli poškozeni na právech a takováto analýza na Ministerstvu vnitra existuje, proč tak nechcete učinit.

Jak jsem byl informován, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, panem ministrem vnitra, dnes se uskutečnila další jednání evropských ministrů vnitra. Předmětem jednání nebylo zavedení trvalých kvót v rámci přerozdělovacího mechanismu v Evropské unii a zdá se, že debata, která se vede v Evropské unii, směřuje k tomu, že by diskuse o permanentních kvótách měla být otevřena teprve tehdy, až budou vyhodnoceny zkušenosti z toho mimořádného relokačního mechanismu, který byl schválen. Já myslím, že je potřeba odlišit dvě věci: mimořádný mechanismus, který byl projednáván už dvakrát. A u toho prvního mechanismu Česká republika dobrovolně nabídla, že se postará o zhruba 1 500 uprchlíků na našem území. Pak se jednalo o druhém mimořádném mechanismu přerozdělení. My jsme navrhovali opět, aby tady nebyly povinné kvóty, aby jednotlivé země měly možnost dobrovolně a svobodně se vyjádřit ke svému příspěvku. V tom druhém případě tento náš názor nebyl přijat a došlo k hlasování na Radě ministrů vnitra a Česká republika hlasovala proti, společně se Slovenskem, Maďarskem a Rumunskem. Z těchto čtyř zemí pouze jedna země, a to Slovensko, avizovala, že podá žalobu na toto rozhodnutí Evropské rady. Zatím žádná jiná země takovýto postup neavizovala. To, co pokládám za důležité, je, abychom byli schopni v té evropské debatě, která se vede, prosadit racionální, kvalifikovaný přístup k řešení příčin migrační krize.